Je to politika. My žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a objednat pravděpodobně, dostat někoho do vězení.

Pět let.

Nemůže. Žádná presumpce neviny. Ovlivňuje i prezidentskou volbu, protože jeden z kandidátů říká, že Babiše nepověří, pokud bude prezident. Takže tahle kauza je zásadní kauza, která ovlivňovala parlamentní volby, ovlivňuje stávající politickou situaci, a dokonce i prezidentské volby. Takže já bych se vrátil k té podstatě.

A proč? No já vám teď řeknu ty hlavní argumenty. Já jsem podle policie měl vlastnit dvacet kusů akcií farmy. Tak rozumíte tomu?

To samozřejmě při první žádosti. A žádné důkazy v náš neprospěch nemají. To je neuvěřitelné.

Ona prodala akcie bratrovi, protože rodina řekla, že nebudou čtyři díly, ale pět dílů.

Tak to je zase další absurdita, ano. Takže to jsou věci, které člověk nepochopí.

Takže ve spise není jediný přímý ani nepřímý důkaz o tom, že bych páchal nějakou trestnou činnost.

Takže chci jenom říct...

Zkusme si vlastně zopakovat fakta. Tak ještě jednou.

Dnes stokrát opakovaná lež, že je to nějaké rodinné sídlo.

Pomohlo to regionu.

Přece tu žádost, to bylo za hejtmana Bendla, byla u toho i paní Langšádlová, jak to schvalovali, a potom přišel pan Rath a všechno chtěl zrušit, ty projekty. A potom byla další kontrola z Ministerstva financí a Evropská komise, devětkrát to bylo kontrolováno a nikdo nikdy neřekl, že je tam problém. Nikdy! Takže ještě jednou. Padesát milionů, pardon.